Děkuji. Nyní s interpelací ve věci zveřejnění zprávy Komise paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Farský. Prosím.

Chtěla bych vás tímto vyzvat, abyste po tomto datu neprodleně zveřejnil tuto zprávu, tak aby byla k dispozici české veřejnosti a aby se s ní mohli čeští občané seznámit ještě před volbami do Evropského parlamentu. Dle mého názoru je toto korektní jednání, i kdyby se nekonaly volby. Avšak chtěla bych předejít, aby právě kvůli konání těchto voleb byla nějaká snaha odsunout zveřejnění této zprávy až po volbách. Vážený pane premiére, zveřejníte tuto zprávu v momentě, kdy ji česká vláda obdrží? Také děkuji.

Pane nepřítomný premiére, v České republice je pořád něco kolem 200 tisíc nezákonných exekucí. Exekucí, které jsou vymáhány, aniž by pro to byl právní důvod. A to víme zcela jistě, že jsou nezákonné, přibližně od května roku 2011, kdy Nejvyšší soud vynesl rozhodnutí, že takové exekuce se vymáhat nesmějí a nemají. Přesto další přibývaly a přibývají.

To máte pravdu. Jak advokát Petr Němec, který jich už dokázal rušit něco kolem 2,5 tisíce za tři roky, tak i já ve chvíli, kdy jsem viděl, že tady dochází k takové situaci, jsem podal několik desítek návrhů na zrušení nezákonných exekucí. A soudy odpovídají různě a je zcela zřejmé, že k tomu bude muset být přistoupeno co možná koncepčně a plošně. Chci se tedy zeptat, poté, co jste svolal schůzku na úřad vlády, poté, co jste vydal tiskovou zprávu o tom, že už se to konečně začne řešit, chci se zeptat, co dalšího tedy v této situaci 200 tisíc nezákonných exekucí plánujete udělat, kdy to plánujete udělat a kdy se můžeme dočkat prvních zrušených nezákonných exekucí. Děkuji za dodržení času. Nyní prosím pana poslance Koláříka, který bude interpelovat ve věci nelogického zpoplatnění jedniček.

Dobrý den. Poslanecká sněmovna ve svém usnesení z 25. října 2018 vyzvala vládu České republiky, aby s maximálním nasazením hájila u Evropské komise zájmy České republiky s přihlédnutím ke specifickým zájmům zaměstnanců Arcelor Mittal Ostrava, tak aby došlo k prodeji huti do rukou zájemce, který zajistí udržitelný rozvoj ostravské huti, a tím i celého regionu, a také aby vláda požadovala po zájemci o koupi Arcelor Mittal Ostrava předložení konkrétního plánu a závazku investic do této huti. V návaznosti na toto usnesení se pana premiéra ptám, jaké kroky od chvíle přijetí výše uvedeného usnesení podnikla vláda ve vztahu k Evropské komisi, aby hájila zájmy České republiky a zaměstnanců podniku při prodeji huti; jaký je vývoj jednání. A dále: Předložil již zájemce o koupi konkrétní plán a závazek investic do budoucna?

Připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mně přijde, že tohle je přesně příklad transfer pricingu, kdy Agrofert si snižuje daňový základ tím, že vyrábí fiktivní náklady, a farma Čapí hnízdo, která je ve ztrátě, si tímto zlepšuje výsledek hospodaření, ale daně neodvádí. Chtěl bych se, pane premiére, zeptat, jakým způsobem můžete vyvrátit tato podezření a jestli můžete skutečně garantovat nezávislé posouzení této aktivity ve chvíli, kdy vaše strana kontroluje Ministerstvo financí. Děkuji za odpověď. Také děkuji. Jako další bude interpelovat pan poslanec Bartoň ve věci vzdělávání jako priorita vlády. Připraví se pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo.

Jednala o tom vláda? Děkuji za konkrétní dotaz.

A připraví se pan poslanec Kopřiva. Vážený zbytku vlády, vážené kolegyně, kolegové, musím se v první řadě ohradit proti tomu, že pan premiér Babiš místo toho, aby přišel do práce na interpelace poslanců, na termín, který zná několik měsíců předem, a ví, že vždycky ve čtvrtek odpoledne jsou interpelace, tak místo toho odjel na dovolenou.

To je bod číslo jedna. K věci, ale věc nemůžeme řešit, protože tady pan premiér není. Tak ho sem dovalte! Přesně tak, správně. Říká to naprosto správně paní poslankyně ANO.